Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení Tento volební bod bych mohl volně popsat jako změnu v orgánech, ale nejsou to orgány Sněmovny, je to externí instituce, proto tedy i zde musí proběhnout proces tajného hlasování. Jenom řeknu, že na svou funkci členky dozorčí rady 1. listopadu rezignovala naše kolegyně poslankyně Jana Fischerová. Je to místo, které na základě poměrného zastoupení a politické dohody je obsazeno poslaneckým klubem ODS, takže logicky pouze ODS jako jediná navrhla náhradníka nebo nového člena.